Neměl bych kazit radost předsedovi výboru, jehož jsem členem, že jo. Tak pro pana poslance Komárka vaším prostřednictvím a budu mluvit za sebe.

A to je pravda. A měl byste se radovat se mnou, že to takhle neprojde, a ne se radovat, že by to náhodně mohlo projít. Nyní s přednostním právem pan poslanec Sklenák.

Co se stane? No, výsledek výběrového řízení je závazný. A ten, kdo má jmenovat představeného, ho jmenovat musí. A podle obecných principů, pokud bychom připustili, že nastane situace, že se tak nestane, tzn. že ta vláda, která musí jmenovat, tak neučiní, tak podle mého názoru je jediná možnost, aby se ten, kdo to výběrové řízení vyhrál, obrátil na soud a ten by rozhodl. Děkuji. Faktickou poznámku má pan poslanec Benda, po něm pan poslanec Laudát. Já jsem moc rád, že se k tomu pomalinku dostáváme.

Ta vláda je tam za naprostou bandu šašků, která to udělat musí. Pak ji prosím do toho zákona nedávejme. To už jsme si vyzkoušeli jednou s prezidentem a jsou z toho jenom maléry. Pak ji z toho vyhoďte a netvrďte mi, pane předkladateli já jsem to na rozdíl od vás četl , že se to netýká tohoto návrhu zákona, ale týká se to toho včerejšího. V tomto návrhu zákona je ve všech těch změnových zákonech řečeno, že jmenuje vláda. A ne zástupce generálního ředitele. V tomto návrhu zákona byste to museli změnit, ne v tom včerejším. Děkuji.

Děkuji za slovo a děkuji za vysvětlení. To znamená, že pan předkladatel tady jasně řekl, ministr řekl, že nikdo nikoho nemůže donutit, aby jmenoval, když nechce. To chcete vyrobit kauz 50 policejních prezidentů a zablokovat státní správu, až se voliči rozhodnou, že chtějí někoho jiného? Váš trafikant, vrchní trafikant tam bude, začne dělat naschvály, takže stát bude paralyzován, bude se čekat na soudy, jo? To pěkně děkuju. Uvědomujete si svoji zodpovědnost?

Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, odpověď Markovi Bendovi je jednoduchá. Žijeme v právním státě, kde zákony jsou vázány, je nejvyšší ústavní instituce a není to jediný případ, kdy prezident, vláda nebo nějaký jiný státní orgán má prostě povinnost rozhodnout ve smyslu zákona a nemá žádný prostor pro vlastní uvážení. Takové situace prostě v právu známe, z tohoto hlediska to není nic nového. Chápu, že v případě kolektivního orgánu jako vláda je ta situace trošku složitější z ústavněprávního hlediska. Celý služební zákon je postaven na tom, že se rozhoduje podle zásad správního práva a přirozeně proti jakémukoli rozhodnutí v tomto směru je možné se domáhat přezkumu u soudu. Na tom není nic podivného. Pokud vláda a všechny další státní orgány, které mají jakoukoli roli podle služebního zákona, budou postupovat podle zákona, tak je vše v pořádku. A pokud nebudou, tak je také v pořádku, protože ten, koho se to dotkne, má možnost soudní ochrany. Já myslím, že to je zcela přirozené, a asi bychom se nad tím neměli úplně pozastavovat. Děkuji. Mám zde ještě faktickou poznámku pana poslance Stanjury? Máte slovo.

Takže ve výběrové komisi má superúředník většinu.

Je to velmi jednoduché. Vraťte se do toho včerejšího návrhu, kdo všechno tam je, kdo tam zůstane po případné účinnosti a jak to bude dál fungovat.

Budou se ještě divit.

Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Zahradník.

Tam samozřejmě nastává situace, že výběrová komise doporučí kandidáty na daný post vedoucího odboru nebo třeba i ředitele školy zřizované krajem a rada kraje, která pak má podle zákona ve své kompetenci nositele té funkce jmenovat, rozhodne jinak. Nejmenuje vítěze toho výběrového řízení, toho, který byl na prvním místě.

Rada kraje má konečné slovo.

Děkuji. S řádnou? Tak v tom případě musíte počkat. Další faktickou poznámku má pan poslanec Kostřica. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ale uvědomte si, že takové nebezpečí tady je.

Děkuji vám. Děkuji.